Taková úprava je skutečně velmi přísná. Myslivci nemají zvěř, lidově řečeno, přivázanou na provázku, aby byli schopni ovlivnit její chování. Ptám se proto, pane ministře, zda při přípravě nového zákona o myslivosti zvažujete také tyto okolnosti a zda jste ochoten alespoň částečně upustit od stávající velmi přísné úpravy. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníka a po něm pan poslanec Seďa.

Vážený pane předsedo, já se obracím s interpelací na paní ministryni Valachovou ve věci jí plánované výchovy k občanství. Zde v tomto případě existuje několik variant, jak tuto výchovu podle představ paní ministryně, aspoň tak jak je mi známo z médií, realizovat. Jednak je tedy možno naplánovat zřízení nové instituce s rozpočtem 40 milionů korun až 100 milionů korun, dále je varianta rozdělování peněz pomocí Grantové agentury a třetí možnost financování výchovy k občanství přímo z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ta není dosud úplně jasná.

A ta v návrhu paní ministryně bohužel hraje hlavní roli. Mé otázky zní: Kdo bude určovat ten jediný správný směr výchovy k občanství? Budou to pravicoví, nebo levicoví úředníci? Děkuji za odpověď. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Seďu a po něm pan poslanec Farský. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, říká se, že politici by měli jít občanům příkladem. Vy jste se nedávno vyjádřil, že z důvodu zabránění vývozu kapitálu do zahraničí zrušíte zdanění dividend. Sám přitom coby podnikatel jste využil díry v zákoně, abyste nemusel odvádět daň do státní pokladny, kterou dnes šéfujete.

Podle veřejně dostupných informací jste jen za minulý rok inkasoval výnos z vašich desetiletých dluhopisů 90 milionů korun. Ano, nebylo to protizákonné, ale rozhodně to nebylo solidární a morální.

Vážený pane ministře, vaším opakovaným mottem je, že stát by se měl řídit jako firma. Opravdu jste, pane místopředsedo vlády, přesvědčen, že to je cesta ke zvýšení životní úrovně našich občanů? Já si to nemyslím, protože vy sám jste v každodenním střetu zájmů. Například nevěděli nic o vašem daňovém triku, na kterém jste ušetřil desítky milionů korun. Prosím pana poslance Farského a připraví se pan poslanec Šincl.

Generální finanční ředitelství bylo přímo dotázáno, aby zveřejnilo, za co je 200 milionů z peněz daňových poplatníků utraceno. Odpověď byla striktní, že se jedná o obchodní tajemství. A pro mě představa, že po živnostnících chcete účtenku za každou korunu, ale nejste ochoten zveřejnit, za co utratíte 200 milionů, nepřijatelná. Děkuji předem za vysvětlení. Prosím pana poslance Šincla. Pan ministr Brabec je přítomen, takže odpoví. Vážený pane ministře, na české trhu jsou nekvalitní zahraniční kotle, které mohou způsobit zhoršení kvality ovzduší, potažmo i zdraví obyvatel. Lidé si je běžně pořizují a dostávají na ně dotaci z Evropské unie i příspěvky z krajů, měst a obcí. Pochybné kotle jsou zapsány v tzv. seznamu výrobků a technologií pod správou Státního fondu životního prostředí. Stát je tedy lidem doporučuje a poskytuje na ně dotace z operačního programu Životní prostředí.

Opakované pokusy upozornit příslušné orgány na problém vyšly do ztracena i přesto, že existují jasné důkazy.

Místo řešení jste problém o pár měsíců později přehodili jen na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pane ministře, jak hodláte zajistit ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel, efektivní využití miliardových evropských dotací, potřebných dotací, a zabránit tomu, abychom nevypadali jako banánová republika? Prosím o odpověď. Děkuji, slovo má pan ministr. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, ono to je trošku Rádio Jerevan, co jste právě řekl.